Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

Za mě to bylo tak, že dostali politické zadání, přišli s nějakými návrhy, pak jsme se hádali, pak se to někam posouvalo, a když jsme se nedohodli, tak jsem rozhodla já.

Tak tomu nerozumím, protože doteď jsem žila v tom a tak to určitě je správně že ministr financí předkládá rozpočet. Takže jeden ministr dá takové, jeden dá onaké, ale vždycky aparát jenom respektuje politické zadání.

No, myslím si, že by se dalo najít a nestálo by to o tolik víc, podle i názoru komory, tak jak to připomínkovala, že by se dalo najít prostě rozumnější řešení, a věřím, že se k tomu dostaneme.

On není každý jenom v jednom typu činnosti.